Také tato interpelace propa... Pan kolega Volný se dostavil.

Tak já žádám o přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti premiéra.

Pan kolega Volný navrhuje? Najednou? Opět navrhuji přerušení do přítomnosti předsedy vlády.

Dobře.

Dobře, děkuji.

Dobře, děkuji.

Já posečkám.